Tady je předpoklad od ministerstva, že se podaří zachytit 75 % nepřiznaných tržeb podle statistického úřadu. Tam není vůbec žádná metodika, která by odůvodňovala to číslo 75 %. Mně přijde zcela absurdní, jestli máme podle statistického úřadu 100 mld. nepřiznaných tržeb, že zavedením EET pro 3. a 4. vlnu najednou z toho se stane mávnutím kouzelného proutku 25 mld. To mně přijde naprosto bizarní a tahle úroveň kvality podkladů, která má obhájit zavedení EET pro dalších 300 tisíc podnikatelů, mi přijde naprosto nepřijatelná a naprosto tristní. Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak opět dorazily nějaké omluvenky.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Děkuji za slovo.

Já děkuji za dodržení času. Tím máme vyčerpány jak faktické poznámky, tak rozpravu, nicméně hlásí se z místa pan předseda Stanjura, takže prosím.

Já bych chtěl své vystoupení rozdělit do několika částí.

V druhé části bych se rád zmínil o dvou zákonech souběžně, které projednáváme, a to je tento bod a následující bod.

Po dvou letech některá fakta máme a můžeme to porovnat s realitou.

Pak se dostanu k tomu návrhu zákona jako celku. , vynechal titulek, vynechal komentáře a hodnocení, které udělal konkrétní novinář, konkrétní žurnalista, a věnoval bych se číslům, která publikovalo Ministerstvo financí a ne opozice nebo žurnalisté či ekonomičtí odborníci.

Děkuji. Říkám, každý měsíc, aspoň my, které to zajímá, první pracovní den Ministerstvo financí už dlouhodobě publikuje výsledky plnění státního rozpočtu. Tam máme ta čísla a pak se možná přeme o interpretaci.